Čili ty dva nouzové stavy ten dnešní, současný, chcemeli říci ukrajinský, a ty, které jsme tady zažívali dva roky jsou v tomto smyslu dramaticky odlišné.

Čili ten precedent tady nějakým způsobem je.

Asi těžko můžeme z jednoho volebního období jedné menšinové vlády a devíti žádostí o prodloužení nouzového stavu vyvozovat to, že tady je nějaká ústavní zvyklost, podle které se mají všechny následující vlády řídit. To je spíše odraz nějaké politické situace, která tady byla, konfrontace mezi vládou a opozicí, sněmovní většinou, opoziční tehdy, a menšinovou vládou, která tady byla v tom minulém období, ale těžko z toho vytvořit ústavní zvyklost, podle které by se parlamentní demokracie v České republice měla řídit v následujících obdobích.

A na závěr snad ještě jedna důležitá věc. To přece není benevolence Sněmovny nebo pohrdání sněmovní většiny sněmovní menšinou.

Bohužel někdy to jsou slova na úrovni čtvrté cenové skupiny, toho jsme tady svědky opakovaně. Proto můj možná poněkud ostrý komentář k poslanci Okamurovi. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já mám mnohem praktičtější podnět, prosbu, jestli by mohl vystoupit pan první vicepremiér a ministr vnitra a říci nám, zda se dostaví klíčoví členové vlády. Neptám se na pana premiéra, vím, že je nemocen, četla jsem to ve veřejných zdrojích, rozumím tomu a přeji mu brzké uzdravení.

A že my na to budeme reagovat případně dalšími dotazy, podněty. A to bude ta věcná a konstruktivní debata. Nechci protahovat debatu tím, že si budu brát pauzu. Jenom prosím, zda bychom mohli dostat informaci, ano, ministr školství přijede, ministr zdravotnictví přijede, ministr pro místní rozvoj přijede, ať prostě tuto informaci máme. A my chceme vědět, jak to vlastně chcete řešit, co vlastně, proč vlastně... A nemáme tu pro tuto diskusi partnery. Děkuji vám. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Je přihlášen pan předseda Cogan, ale dává přednost, pokud tedy mohu poprosit také pana... Pardon, pane místopředsedo. Nejste ještě přihlášen. Ještě před vámi... Ale pan místopředseda chce jenom krátce odpovědět paní předsedkyni, kdy přijdou ministři, tak jestli dovolíte? Pan ministr zdravotnictví je služebně v Bruselu, ten je řádně omluven. Nevím, kdy se vrací. Pan ministr školství se dostaví na jednání. Pan ministr pro místní rozvoj se rovněž dostaví na jednání. Děkuji. A děkuji i všem za vstřícnost, že nechali pana ministra vnitra vystoupit.

A musím říct, že tady ten nouzový stav je třeba potřeba jenom na část instrumentů, které vláda potřebuje, aby ten stav byl konsolidovaný, aby mohli pomáhat těmto obětem.